Já si myslím a to říkám zde z pohledu člověka, co chrání spotřebitele, tedy i televizní diváky před klamavou reklamou že toto je úkol a povinnost zadavatele, zpracovatele, nikoliv ovšem šiřitele takové reklamy. Šiřitel reklamy nemá vůbec šanci, jak dostát své povinnosti. To by v každé televizi, v každém rozhlase, v každé billboardové společnosti a podobně musely být nějaké laboratoře. Když to převedu ještě jinam, ke své oblasti financí, tak si neumím představit, že by třeba televize kontrolovaly, jestli skutečně reklamy na úvěry jestli odpovídají výše vypočtené RPSN nebo úrokových sazeb. Jinými slovy si myslím, že je potřeba oddělit zodpovědnost zpracovatele od zodpovědnosti šiřitele. Šiřitel samozřejmě v rámci svých zákonných povinností může kontrolovat to, co na první pohled vidí, to znamená, jestli ta reklama nešíří nějakou nenávist nebo něco podobného, rasismus a tak dále, ale jít jakoby do vnitřností, aby šiřitel kontroloval kvalitu toho produktu, jehož reklama se šíří, to si myslím, že je nereálné a může to mít některé negativní důsledky. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Svoboda, ale mezitím se zde objevila faktická poznámka, se kterou se přihlásil pan poslanec Brázdil. Pan poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hodně se mě ptali: prosím tě, my tady máme teď tři zákony o léčivech.

Děkuji. Jenom připomínám, že je potřeba oslovovat poslance prostřednictvím předsedajícího. Nyní můžeme se vrátit do obecné rozpravy k řádně přihlášeným. Na řadě je pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Já vás ještě mezitím seznámím s dalšími došlými omluvami.

Současně budeme korigovat omluvu pana poslance Davida Kasala, která byla původně do 13 hodin, pan poslanec už je nyní přítomen. Tolik omluvy a předávám slovo panu poslanci Svobodovi. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Tak jak říkal předcházející kolega, máme na stole skutečně tři varianty toho zákona. Ale já bych chtěl říci něco, co vnímám jako zásadní. Ta varianta, kterou předkládá Ministerstvo, když to přeložíme do jednoduché řeči, znamená, že po dobu jednoho roku lze psát recepty písemnou formou.

Čili získali jsme vlastně roční legisvakanci na to, aby se řada těch věcí dopracovala. Protože já jako hlavní problém vidím to, že ten recept nenaplňuje ty možnosti, které má, že nám vlastně nepřináší nic zásadního v tom, abychom byli schopni sledovat nebo vědět, jak je pacient léčen.

Nechci říkat, které země to jsou, ale jsme skutečně velmi daleko z té Evropy, když jsme se dnes k nim pořád zatím připojovali.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Adámková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Samozřejmě jsou to lidé dospělí, svéprávní, nicméně věří tomu, co se jim říká zejména v médiích. Takže s tímto budeme pracovat. Není ale možné k tomu přistupovat úplně stejně jako k reklamě na nový kabát.